Takže je potřeba každá koruna, ve skutečnosti by byla potřeba na to, kdyby byla u vlády jiná vláda než ta vaše. Všechny okolní státy přijaly plošná opatření. A vy jste neudělali proti zdražování žádné funkční ani plošné opatření.

Protože pro vás není priorita pomáhat českým občanům. Teď, jak víte, bude výročí sto dnů vládnutí vlády, ale už půl roku je po volbách a půl roku má vaše vládní koalice ve Sněmovně většinu, takže i formou poslaneckých návrhů už půl roku jste tady mohli navrhovat zákony, už mohlo být vyřešeno zdražování, mohla být lépe dostupná zdravotní péče naopak tam se to zhoršuje, jak víme.

A řekl, cituji, že mi to vrátí.

Slyšeli to tady i naši poslanci, všichni, je tady řada svědků. Policii že na mě pošle? Za co?